Dohoda umožňuje například výměnu operativních a strategických informací, vytváření pracovních týmů, vysílání konzultantů a styčných důstojníků, spolupráci při pátrání po osobách a věcech či spolupráci v oblasti ozbrojených bezpečnostních doprovodů letadel. Dohoda dále upravuje náležitosti žádosti o spolupráci, možnosti odmítnutí spolupráce, úhradu nákladů, ochranu osobních údajů či utajovaných informací. Text vychází z českého návrhu smlouvy a obsahuje ustanovení, které usnadňuje sdílení informací předaných arménskými orgány s dalšími státy Evropské unie, resp. státy schengenského prostoru, pro účely ochrany hranic a vízové politiky. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Já si dovoluji doporučit postoupení tohoto tisku do dalšího projednávání v zahraničním výboru. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Končím obecnou rozpravu. Není tomu tak. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Děkuji zpravodaji, děkuji panu ministrovi.